A já s tím vlastně souhlasím, že mimořádná situace potřebuje mimořádná řešení a mimořádné prostředky. Jaké vidíme? Jediné slovo, které podle mě, kterým se dá jednoduše a já to říkám smutně popsat fungování vlády v rozpočtové oblasti od 12. března, je bezradnost. Opravdu vidím absolutní bezradnost. A já pak spolu s vámi postupně projdu všechny tři novely, které jsme tady projednávali, abychom si připomněli, co vláda v rozpočtové oblasti zatím dělala a co zatím dělá.

Tak jsme se dostali do zcela unikátní, jedinečné historické chvíle, kdy premiér vlády k vlastnímu návrhu rozpočtu ve funkci poslance podává pozměňující návrh. No to jsme tady fakt ještě nezažili a už ten fakt sám o sobě je absurdní. Já se pak k tomu dostanu, až budu komentovat tu třetí novelu. Tak musím říci, že tento cíl se nepovedlo splnit, není tam nic, co bychom mohli podpořit. Když mluvím o té bezradnosti, tak já bych očekával nějakou hospodářskou strategii vlády, dobrou nebo špatnou, levicovou nebo pravicovou, ať se máme o co přít, ať můžeme snášet argumenty, svůj pohled na svět.

Ale tady vidíme opravdu účetní přístup.

To je největší nedostatek tohoto materiálu. A teď pojďme prosím společně projít ty tři tisky, a co vláda vlastně od té doby dělala.

Zkusme si říci, co ta první novela přinesla. Snížila příjmy o 90 mld. a zvýšila výdaje o 70 mld., to znamená, že deficit se zvýšil o 160 mld. na těch 200, které naprostá většina Poslanecké sněmovny schválila, nebylo nás mnoho, kteří jsme se zdrželi. Myslím, že nebyl nikdo proti. I to zdržení aspoň za nás mělo symbolický efekt, že jsme chápali tu mimořádnou situaci, a mnozí z nás, když vystupovali v té době v rozpravě, tak říkali: rozumíme tomu, nejsme schopni přesně posoudit, jestli 200 je správné číslo, ale proč ne, nebraňme rychlému projednání, vláda něco dělat musí. Vládu doběhly za ty tři měsíce všechny rozpočtové fauly, které udělala v přípravě rozpočtu, standardního rozpočtu, na rok 2020. Rozhodnutím vlády. Sedm miliard pryč, snížené příjmy.

Šestnáct miliard z plánovaných příjmů fuč.

Dvě miliardy digitální daň. Možná rozhodneme v červenci, nevím přesně, jak to časově vyjde.

Čas dal za pravdu nám.